Ale tento váš návrh se tohoto netýká. A proto jsme dostali dopisy nejenom od pana advokáta Sokola, my všichni jsme dostali dopisy od České advokátní komory, vyjadřovali se k tomu ústavní právníci. Vy se domníváte, že se to bude vykládat pouze podle vás. Ale tady je spousta právníků. Víme, že když se sejdou dva právníci, tak jsou z toho tři názory. Takže jakým způsobem vy můžete garantovat lidem, že se to nebude zneužívat? A jakým způsobem budete garantovat lidem, že se to bude vykládat pouze podle vás? No nebude, na to vám můžu tady dát ruku do ohně.

Vy jste tady řekl, že jsou tam kontrolní mechanismy. To ustanovení, které navrhujete, ten váš pozměňovací návrh neobsahuje žádný kontrolní mechanismus. V té novele daňového řádu ani není zmínka, že by Česká advokátní komora, přes kterou by to mohlo jít, by toto mohla, takový požadavek, odmítnout. Není to tam. Takže tento návrh zcela jistě zasahuje do ochrany svobody, ochrany soukromí a práva na právní pomoc. A já jsem překvapen, že jste s tím přišli s porušením vlastního programu už na třetí schůzi Poslanecké sněmovny.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Původním cílem směrnice DAC 5 a její transpozice do daňového řádu byla snaha o zlepšení mezinárodní spolupráce proti daňovým zločinům. Ministerstvo financí však posouvá tuto novelu k výraznému posílení moci české Finanční správy. Domníváme se, že žádat banky o údaje, jedná se o prolomení bankovního tajemství v čistě vnitrostátních případech a to považujeme za nesprávné.

Ministerstvo financí tedy postupuje nad rámec směrnice, když chce, aby Finanční správa měla údaje i od tuzemských bank, poskytovatelů platebních služeb či advokátů. Kromě jiného bych se ráda vyjádřila k pozměňovacímu návrhu pana poslance Michálka.

Je také nepřijatelné, aby zastupování v obchodních transakcích mělo jinou právní ochranu než ostatní právní vztahy.

To znamená, že prolomení mlčenlivosti je upraveno zákonem proti praní špinavých peněz, čili je tento pozměňovací návrh zbytečný.

Závěrem mi dovolte konstatovat, paní ministryně zde často uvádí příklady ze zahraničí, že některé země implementovaly stejným způsobem onu směrnici jako Česká republika. A já se tedy ptám, paní ministryně, pokud bychom navrhli novelu zákona o rozpočtovém určení daní, kdy obce by měly dostat jednu třetinu všech daňových příjmů, tak jak tomu je v řadě zemí Evropské unie, pak ji také podpoříte? Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, zpravodaj zmizel, vážené dámy, vážení pánové.

Paní ministryně zde zastupuje vládu. Vláda se nějakým způsobem rozhodla a musím říct, že mě v tuto chvíli mrzí, že tady není předseda vlády a že tady není ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády a že se nevyjádří, co si tedy vláda myslí.

Pokus obejít vládu a říct: To, co nám neprošlo na vládě, to, co odmítla Legislativní rada vlády jako protiústavní a to jenom upozorňuji, že to byla Legislativní rada vlády, to nejsou nějaké výmysly nějakých advokátů nebo nějakých tady uvažujících právníků. Legislativní rada vlády doporučila vládě, aby nešla cestou prolamování dalších tajemství advokátních, notářských, auditorských a dalších ve vztahu k finančním orgánům jiným, než ke kterým nás nezbytně váže směrnice. A Ministerstvo financí si to tady lobbisticky obíhá, využívá k tomu Piráty, od kterých jsem opravdu čekal, že budou spíše uskupením, které bude hájit lidskou svobodu, a nebudou nabíhat na to, co se pokouší prosadit Ministerstvo financí.